Děkuji za pozornost. Děkuji pěkně. Já taky budu velmi stručný, protože jsme se už dneska o fiskální politice a o rozpočtové politice bavili dlouze při projednávání zákona o rozpočtové odpovědnosti. Moje hlavní výhrada k té stávající dnešní novele zákona o státním rozpočtu je vlastně velmi podobná, obdobná výhradě, kterou jsem tu přednášel při první novele státního rozpočtu na letošní rok, a sice že ani v té první, ani v té nynější novele zákona nevidím alespoň elementární snahu, symbolickou snahu nalézt jakékoliv úspory, nejsou rušeny ani ty nejpopulističtější výdaje, které si tato vláda schválila. Přitom je zřejmé, že každá firma, každý podnikatel, každá rodina v této době přehodnocuje výdaje a ptá se, zda výdaje, které naplánovala na začátku roku, jsou v kontextu dnešní krize stále stejně prioritní, nebo jestli náhodou neexistují výdaje, které je potřeba zaplatit jako důležitější, nebo jestli je možné nějaké výdaje třeba odložit na další roky, až zase bude ekonomicky lépe.

Státní rozpočet je bezesporu odrazem hospodářské politiky. Já rozumím tomu, že v té první, krátké fázi té koronavirové krize je to o tom, že ten rozpočet reflektuje nějaké přímé platby, přímou pomoc postiženým firmám, postiženým lidem, že ten fiskální impuls a pomoc vlády je na té výdajové straně rozpočtu snahou, jak my ekonomové říkáme, podpořit poptávkovou stranu naší ekonomiky. Nicméně si myslím a jsem přesvědčen, že vláda v tom střednědobém až dlouhodobém období musí přijít s jinou strategií, sofistikovanější strategií, a opustit ty přímé platby podnikatelům a lidem, ale spíše se zaměřit na nabídkovou stranu ekonomiky, to znamená, daně spíše snížit, udělat ten fiskální impuls nikoliv jenom prostřednictvím větších výdajů, ale především prostřednictvím nižších daní, nižších povinných odvodů.

Tam jsme skutečně na rekordní výši. Vždycky se říká, že jakákoliv krize je i příležitostí s tím udělat něco pozitivního do budoucna, odrazit se kvalitativně někam dopředu.

Chce to deregulovat, zjednodušit daně, zrušit úřady, které nepotřebujeme, a ty ušetřené peníze by bezesporu sloužily k tomu, že by schodky veřejných financí nemusely být tak vysoké, jak je plánuje paní ministryně financí.

Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, pěkný večer.

Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi také velmi krátce zrekapitulovat stanovisko za hnutí SPD. Na začátek musím říct, že jsem asi už velmi špatný analytik, protože když se tady zvyšoval deficit státního rozpočtu, nevím, jak je to dlouho, týden nebo kolik, nebo čtrnáct dní nebo tři týdny, tak jsem paní ministryni říkal, že doufám, že tady nebudete stát v červnu a nebudeme to zvyšovat o 100 miliard.

Mě to trošku děsí, protože mám pocit a teď se to budu snažit změkčit a říct to velmi diplomaticky že z toho pro mě plyne jakási malá kompetentnost Ministerstva financí dopočítat se toho skutečného schodku, jaký doopravdy bude. Už víme, jak dlouho bude nouzový stav, pravděpodobně víme, kolik peněz půjde do kterého programu, víme, co se bude dít, a já si myslím, že by Ministerstvo financí už nemělo chodit sem dvakrát, třikrát a zvyšovat na čtyři sta, na čtyři sta padesát a podobně, že by mělo přijít už jenom s jednou variantou, která bude konečná a závěrečná. My, za hnutí SPD musím říct, že nám nevadí ten schodek státního rozpočtu, my chceme podpořit českou ekonomiku, české firmy, české podnikatele, nicméně na druhé straně bychom čekali, a teď se velmi důkladně a důsledně budu vyvarovávat slova škrty nechceme škrty, ale chceme úspory.